Co se týká vlastní procedury, budeme hlasovat samozřejmě podle zvyklostí, tak jak se projednával v minulých letech státní rozpočet. Hlasování je trochu odlišné od běžných zákonů. Na to chci upozornit, protože my bychom měli postupovat takzvaným aditivním principem, to znamená, jestliže jsou dvě shodné nebo více shodných položek, tak v případě přijetí jedné položky ostatní nejsou nehlasovatelné, ale jsou hlasovatelné a ty položky se potom číselně sčítají, nebo také odčítají.

Co se týká vlastní hlasovací procedury, nejprve bychom hlasovali o návrzích z usnesení rozpočtového výboru. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrhy, které byly uplatněny ve druhém čtení poslanci.

Já prosím, pane poslanče, abyste vy přednesl svůj návrh, pokud tu pan kolega Stanjura není. Navrhuji, abychom hlasovali o těch návrzích pod bodem B30 jedním hlasováním.

Pak dám hlasovat o navrženém postupu hlasování. Pak teprve otevřu rozpravu, jak velí jednací řád. Prosím, pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

Samozřejmě, respektuji to. Ptám se, jestli někdo další má návrhy na úpravu postupu, který navrhl pan předseda rozpočtového výboru. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o navrženém postupu přijetí státního rozpočtu pro rok 2016. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji. Nyní bychom hlasovali Ne, já se omlouvám, pane zpravodaji. Jednací řád to byl navržený postup. A až rozpravu skončím, pak budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

O tom jednom jsme vedli desítky a desítky hodin diskusí, do jaké míry má Sněmovna právo v době ekonomického růstu snižovat deficit pouze nominálně, protože využívá vyššího výběru byť ne tak dobrého, jak by růstu odpovídalo, protože se Ministerstvu financí nedaří vybírat daně, ale přesto vyššího výběru z vyššího růstu a z vyššího růstu spotřeby, kdy tyto příjmy promítá převážně do výdajů, které výrazně zvyšuje oproti střednědobému výhledu na rok 2016, který jste schvalovali před rokem, a jenom minimálně je používá na snížení nominálního deficitu, aniž by měla ambice jakkoli se snažit zkrotit strukturální deficit. Myslíme si, že to je neodpovědné, že minimálně půl procenta snížení strukturálního deficitu by vládu nijak nenutilo snižovat výdaje, jenom by je nemusela zvyšovat tolik. A protože to je neodpovědné a protože to je neodpovědné zvyšování výdajů oproti předchozím létům, nemůžeme takový rozpočet podpořit. Další okruh důvodů je, že ten rozpočet není pravdivý. A není pravdivý jednak v porovnání s argumentací jeho předkladatelů a není pravdivý ani v porovnání s platnou legislativou.

A to, co jsou skutečné vládní priority, nám řeknou výdaje, které nejrychleji rostou, kde je nejrychlejší, největší dynamika růstu. A když se podíváme, kde je největší dynamika růstu výdajových položek, tak absolutně bezkonkurenční vládní prioritou je zvyšování počtu státních zaměstnanců a s ním související mzdové náklady. To je vaše rozpočtová priorita číslo jedna, ta akceleruje ne po lineární křivce, ale po exponenciále.

Ale 21 tisíc nových státních zaměstnanců promiňte, dámy a pánové, to je chucpe.